Z pověření vlády předložený návrh uvede taktéž pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

Stručně tedy nyní zopakuji podstatu. Zákon o auditorech zakotvuje v našem právním řádu požadavky Evropské unie v oblasti regulace povinného auditu a auditorské profese. Výchozím zdrojem této právní regulace je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Doporučení je návodem, jakým způsobem by kvalita práce statutárního auditora a auditorské společnosti měla být zajišťována. V systému kontroly kvality auditorů má důležitou roli veřejný dohled.

Návrh zákona, který je vám nyní předložen, proto vybavuje Radu pro veřejný dohled nad auditem některými dalšími pravomocemi v oblasti systému kontroly kvality a výkonu kontrol a rovněž zakotvuje i působnost v řízení o správních deliktech, které se v zákoně nově vymezují. Hlavními okruhy změn jsou úpravy systému kontroly kvality a úpravy v oblasti veřejného dohledu a působnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru.